Pane guvernére, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně a páni poslanci. Pokusím se velmi stručně, abych vás nezdržoval, máte toho ještě hodně před sebou.

Ekonomika rostla v průběhu letošního roku postupně se zpomalujícím tempem. Hlavním zdrojem růstu byly zejména spotřební výdaje domácností a investice firem.

Bude tažen i do budoucna robustním růstem spotřeby domácností, který odráží optimismus spotřebitelů v prostředí rychlého zvyšování jejich příjmů.